Děkuji. Paní ministryni ještě nechám chvilku odpočinout, protože mám dvě faktické poznámky, a to paní poslankyně Pekarové a pana poslance Votavy. Potom paní ministryně s přednostním právem. Prosím sněmovnu o klid.

Děkuji za slovo.

Tak se chci zeptat, kdy s tím začnete. Proč jste už nezačali? Čtyři roky uběhly jako voda nic.

Tak dobře. Shodneme se na tom, že je potřeba to řešit. A my máme pocit, že už jsme to prostě promarnili. Ty čtyři roky jste promarnili. Takže kdy s tím začnete? A další poznámka je k působení komise. Během té doby se shodla na řešení důchodového systému, na reformě. Potůčkova komise funguje tři roky.

Vy říkáte: Kdo má na to spořit si tři tisíce na sebe?

S čím ještě přišla komise, byla valorizace. Všechno, s čím přišla tato komise, Potůčkova komise. A funguje tři roky.

Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Já vám děkuji, vážený pane místopředsedo. Já jsem se chtěl k ní obrátit, protože ona tady hovořila o nějakém podrazu.

Mluvil o něm pan kolega Sklenák, že to je ekonomicky hloupost, že prostě na to nemáme.

Jestli na to přispěje sám? Protože to nevím, jak to tedy chce udělat, když neustále hovoříme o tom a já si myslím, že bychom měli mít vyrovnaný nebo přebytkový rozpočet. Skloňuje se tady důchodová reforma a já jsem nezaregistroval, že by pan kolega Sklenák tady hovořil, že my nechceme důchodovou reformu ale smysluplnou, která bude mít širší konsenzus.

To pravda je, nebyl garantovaný.

Paní poslankyně Chalánková také s faktickou poznámkou. Dovolím si možná navázat na pana předřečníka. Samozřejmě důchodová reforma to byla, ale měla své vady. Především ta největší vada byla, že nebyla povinná. Tam by se potom nastavila úplně jinak, ale s tím jste zásadně nechtěli souhlasit. Jinak bych chtěla ještě navázat na to, co tady zaznělo. Souhlasím s tím, že zaměstnanci mají pobírat co nejlepší mzdu, co nejlepší plat. To samozřejmě zaměstnancům přeji. Ale chtěla bych upozornit, že pokud dochází k určování minimální mzdy z pozice státu, tedy nařízením vlády, tak to je něco úplně jiného, než když navyšování mzdy zaručuje zaměstnavatel. To vůbec nemusí být tímto způsobem nařizováno nařízením vlády. Je to otázka také konkurenceschopnosti zaměstnavatele, jeho možností, a tam opravdu jsem pro to, aby mzdy a platy byly co nejlepší. A já vám chci říci řekněme si realitu. Tvorba vysoké přidané hodnoty se skutečně neustále snižuje, takže není dostatečně vysoká. A tím nařizováním výše minimální mzdy a jakýchkoliv dalších navazujících tarifů a platových stupňů, to vůbec nevyřeší tu skutečnou bolest a tou je tvorba přidané hodnoty a spravedlivé mzdy podle možností zaměstnavatelů při tom, že nezničíme konkurenceschopnost.

Takže prosím, abychom dodržovali časy k faktickým poznámkám a nechali mluvit ty, kteří mají přednostní právo. S faktickou? Jestli je to faktická, paní ministryně já jsem si u vás poznamenal s přednostním právem, protože jsme se dohadovali, že i pan zpravodaj se hlásí s přednostním právem. Tak po kolegovi Fiedlerovi, protože v tom případě jsem porušil pořadí. Pane poslanče, máte slovo.

Ale opravdu ve vztahu směrem k panu předsedovi Votavovi. Ta reforma, o které se mluví, ta důchodová, a že je potřebná, to víme. Teď už asi se žádná koncepce zpracovávat nebude do konce volebního období.

Žádný koncept nebyl nachystán. Je pravda, že kritizujete to, co udělala předchozí vláda v minulém období, že to byla koncepce, i já jsem s ní nesouhlasil a hlasoval jsem pro zrušení druhého důchodové pilíře, ale jasný koncept, jak bude důchodová reforma a zajištění důchodové do budoucna, opravdu nevidím od té současné vlády. Nyní paní poslankyně Pekarová s další faktickou poznámkou.

Děkuji. Děkuji za slovo. Vždycky když nám teče do bot, vytáhneme Drábka.

Tak evidentně na něčem se alespoň shodneme.

Nepředložil.

A od té doby opět s ničím nepřicházíte. Tak já se tedy ptám, kde je ta vaše reforma. A už jsem se ptala, kdy s tím přijdete, tak teď už se ptám, kde je ta vaše konkrétní představa a vaše reforma.

A je to proto, že žádnou reformu, která by to zajistila, tady nemáme. Vyzývám vás už po xté, abyste na ní začali pracovat, abyste neříkali: my vlastně také víme, že je to potřeba, my s tím souhlasíme.